Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím nyní pana místopředsedu volební komise pana poslance Jana Klána. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně, kolegové. K tomuto volebnímu bodu sděluji, že ve vyhlášené lhůtě poslaneckým klubům na doručení návrhů na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to do pondělí 7. listopadu 2016 do 13 hodin, byly sekretariátu volební komise doručeny nominace, které jsou zaneseny právě v usnesení volební komise číslo 145, které vám bylo rozdáno na vaše lavice. Jedná se o následující rezignace.

A dále nominace. Vyšetřovací komise pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci dálnice D47, Jan Sedláček, ANO 2011, Martin Sedlář, také ANO 2011. Náhradník Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Miroslava Němcová, ODS, a Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie Martin Novotný, ODS. Nyní vás žádám o otevření rozpravy k tomuto bodu. Já tak činím. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím vás o závěrečné slovo a případné pokyny k hlasování. Děkuji. Volba bude naprosto jednoduchá. Bude veřejná pomocí hlasovacího zařízení.

Děkuji. To je velmi jasné. Není tomu tak. Zahajuji hlasování o navržených rezignacích, tak jak je přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti? Je to hlasování 334. Návrh byl přijat. Druhé hlasování bude o navržených nominacích. Zahajuji hlasování o navržených nominacích.

Návrh byl přijat. Tím jsme se s tímto bodem vypořádali. Děkuji panu zpravodaji.